Tato novela přímo nesouvisí s tím hlavním těžištěm, které spočívá, jak říkám, ve zlepšení ochrany před dětskou pornografií. Lze konstatovat, že převážná většina požadavků vyplývajících ze směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí a směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii je již, jak jsem řekla, v právním řádu obsažena, a proto přistupujeme v této oblasti jenom k dílčím změnám. Předně tedy jde o dvě změny v trestním zákoníku, kde se doplní ty mnou zmíněné dvě nové skutkové podstaty.

Navrhuje se zde postihnout účast na pornografickém představení, ve kterém účinkuje dítě.

Taktéž se rozšiřuje stávající skutková podstata trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, kde se doplňuje postih úmyslného získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informačních nebo komunikačních technologií. Ke splnění všech požadavků v oblasti boje proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii je dále nezbytné doplnit do zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim další trestné činy, za které mohou být právnické osoby stíhány.

A tady to je ten slabý bod úpravy, pro který já osobně bych navrhovala stáhnout ale po projednání i na vládě jsem se rozhodla toto neučinit ten vládní návrh.

Nemyslím si, že by to mělo být na překážku přijetí lepší, důkladnější, komplexnější a navíc evropským právem předepsané ochrany před jakýmikoliv jednáními, která souvisí s dětskou pornografií. Rovněž k dosažení plné implementace slouží směrnice o právu na informace v trestním řízení.

Taktéž se podle požadavků směrnice doplňují některá práva, o kterých není zadržená či zatčená osoba výslovně poučována, ačkoliv jsou i českým právním řádem garantována, například právo na naléhavou lékařskou pomoc, právo nechat vyrozumět konzulární úřad a jednu další osobu již v okamžiku zatčení či zadržení.

Čili po zvážení všech těchto okolností, že výrazně zlepšíme ochranu před veškerými jednáními, aktivitami, činy souvisejícími s dětskou prostitucí, zlepšíme práva zatčených, zadržených na informovanost a doplníme ještě v souladu s evropskou směrnicí takovou drobnou úpravou v souvislosti s bojem proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie trestní zákoník, doporučuji navrhované novely těchto tří zákonů pustit do dalšího legislativního projednávání, přičemž na tomto místě upozorňuji, že pokud jde o návrh týkající se změny zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, Ministerstvo spravedlnosti se nebude bránit tomu, aby v rámci druhého čtení zde došlo ještě k určité korekci.